Za navrhovatele je to pan poslanec Marek Výborný a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Navrkal. Je tady opět návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Marek Benda na 51. schůzi Poslanecké sněmovny. Budeme o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu?

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Takže budeme hlasovat.

Hlasování pořadové číslo 273, přihlášeno 98 poslanců, pro 79, proti 0. Návrh byl přijat. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento tisk dalším výborům. Ano paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

A prosím, paní poslankyně Valachová. Opět ze stejných důvodů prosím o přikázání stálé komisi pro Ústavu. Stálá komise pro Ústavu.

Návrh byl přijat. Další hlasování je přikázání výboru pro životní prostředí.

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán zemědělskému výboru, výboru pro životní prostředí a Stálé komisi pro Ústavu. Končím projednávání tohoto tisku.